Druhou změnu představuje rozšíření policejní kompetence celních orgánů tak, aby nově mohly prověřovat spáchání trestných činů v oblasti DPH. Součástí tohoto návrhu zákona je již změna zákona o DPH, v níž se mimo jiné navrhuje zavést institut prominutí pokuty, který se bude týkat pokut v pevné výši 10 tisíc, 30 tisíc a 50 tisíc korun, a institut vyloučení vzniku pokuty, který se bude týkat pokuty v pevné výši tisíc korun. Díky prominutí bude možné zpětně zohlednit ospravedlnitelné důvody pro prodlení z podání kontrolního hlášení, v čemž tato úprava bude vztažena i na případy, které nastaly před účinností navrhované změny. V případě pokuty ve výši tisíc korun bude tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost. Navíc pokuty v této výši vzniklé do účinnosti navrhované novely ze zákona zaniknou, čímž bude zpětně vytvořeno určité toleranční přechodné období. Závěrem avizuji, že bude navrženo zkrátit lhůtu pro projednání návrhu zákona ve výborech na 30 dní. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr velmi obšírně tady vysvětlil podstatu zákona. Dodal bych pouze snad tolik, že do návrhu zákona byly zahrnuty takové dílčí změny, které je nutné novelizovat z důvodu adaptace některých právních předpisů na celní kodex Unie a navazující právní předpisy. Navrhovaná úprava mění zejména daňové zákony a zákony, které se vztahují k působnosti orgánů Celní správy.

Děkuji za pozornost. Já děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane poslanče. Děkuji, kolegové.

Já děkuji panu poslanci Volnému. Eviduji jeho žádost. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Není zájem o závěrečná slova ani od pana ministra ani od pana zpravodaje. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Zahajuji hlasování.

Je to hlasování číslo 270, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh jinému výboru. Má někdo návrh na přikázání jinému výboru? Není tomu tak. Poslední, o čem budeme hlasovat, je návrh pana poslance Volného na zkrácení lhůty na 30 dnů. Je tady žádost o odhlášení.

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na 30 dnů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Pro 69, proti 14. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh zákona přikázali rozpočtovému výboru jako garančnímu a zkrátili jsme lhůtu k projednání na 30 dnů. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.